Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 503/3, který byl doručen dne 16. prosince 2020.

Pane ministře, máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy?

Tak, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

I proto musím na začátek zdůraznit naši jednoznačnou podporu názoru široké pedagogické veřejnosti, bývalých ministrů školství, děkanů pedagogických fakult, školských odborů, profesních organizací, ale hlavně učitelů, ředitelů a významných osobností české pedagogiky, kteří se na ni dívají poměrně kriticky.

Zdůvodněním tohoto paragrafu je nedostatek učitelů, což by se zdálo poměrně logické, a také posílení ředitelských kompetencí. Já však to vidím jako poměrně krátkozraké řešení. Navíc chci zdůraznit, že co se týče nedostatku učitelů, jedná se v České republice pouze o lokální záležitost, není to celoplošné.

Jak si s nimi poradí, těžko odhadovat, když s těmito dětmi těžko pracují i fundovaní odborníci.

Chci také připomenout kolegům, že odborníci z praxe už dnes mohou vyučovat ve středním školství a na odborných učilištích právě v odborných předmětech.

Podpoříme zavedení definice třídního učitele, úpravu uvádějícího učitele a adaptačního období.

Proto profesní kvalifikace musí zůstat věcí státu, a ne záležitostí ředitele školy. Pokud zůstane § 9a v této novele, tak komunistická strana návrh novely nepodpoří. Tolik z mé strany.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Návrh novely byl Poslanecké sněmovně předložen již před poměrně dlouhou dobou a v mezidobí došlo k jedné důležité změně. Já jsem se při této příležitosti do této strategie znovu podíval, co tato strategie říká o kvalifikaci učitelů, o podpoře vzdělávání učitelů, o roli ředitelů škol. V strategické linii č. 3, která se tímto zabývá, se uvádí, že školy potřebují schopné ředitele a dobře připravené, motivované učitele, a říká, že dobře připravení a motivovaní učitelé jsou předpokladem kvalitní výuky.